Děkuji, vážený pane přesedající. Vážené kolegyně, kolegové, vážená vládo, vážená paní ministryně, já bych chtěla podpořit změny, které jsou navrženy s jedním jediným cílem.

Také bych chtěla připomenout jako právnička, že obecně také platí, že musíte tedy neplatit po dobu tří měsíců, abyste byli ohroženi podle soukromého práva výpovědí z nájmu bytu.

Také jsem ráda, že jsme se dohodli na tom, že nejpozději do konce roku dojde k narovnání případně takto zpožděných plateb.

Také se někdo obává, že potom takový nájemce skončí v nějaké dluhové pasti, spirále, nebude mít možnosti, jak to vyřešit.

Reagovat? Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Dámy a pánové, dovolte, abych na začátek řekl, že já osobně považuji právo bydlet za základní lidské právo a jakékoliv ohrožení tohoto pro mě základního lidského práva považuji za velice varovné. Jsme svědky dnes a denně různých osobních tragických příběhů, které se týkají nájemníků ve vztahu k pronajímateli. Tyto věci řeší soud, tyto věci řeší policie, mnohdy se i po mnoha letech dobereme spravedlnosti a dobereme se k řešení. Ale jsme ve výjimečné situaci, která je vyvolána věcmi vyšší moci. Tato výjimečná situace mnoho lidí uvrhne do existenčních problémů, příjmových existenčních problémů, kdy musí řešit, jak vyjdou s penězi každý měsíc. Ten výpadek může být opravdu třeba jenom těch 20 %, ale i těch 20 % je natolik významných, že nebudou moci uhradit veškerý náklad, který je spojený s bydlením. Automaticky se tady předpokládá, že pronajímatelé toto budou provozovat, nebo vnímat, jako masovou akci. Já osobně si myslím, že to budou jednotlivé případy, protože většina lidí k tomu bydlení přistupuje velice zodpovědně a je si vědoma rizik spojených s tím, že by mohli skončit bydlet.

Oni si na důchod pořídili pět investičních bytů a automaticky počítají, že z těch pěti bytů budou mít trvalý příjem.

Nedokážu si představit, jak ta slabá strana, ten nájemník, dokládá tomu pronajímateli, který nemusí být vždy seriózní, všechny podklady tak, aby se spolu domluvili. Proto bych byl strašně rád, kdyby do tohoto problému, pokud dojde k tomu problému, vstoupila třetí, úřední osoba, potažmo v mém návrhu Úřad práce, který by měl být ten, doufám že jenom arbitr toho, aby zhodnotil, jestli argumenty, které předává nájemník, odpovídají tomu, jak je tento zákon postaven.

Abychom se vyhnuli veškerým problémům do budoucna, kdy pronajímatel řekne ne, ne, ne, to je málo, já ti nevěřím, to čestné prohlášení nepovažuji za důležité a já vím, že...

Děkuji za pozornost.